Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli zabývat pevně zařazenými body: bodem číslo 473, časový harmonogram státního závěrečného účtu, a bodem číslo 488, což je podpora soukromých subjektů v živé kultuře. A potom budeme pokračovat dalšími body podle schváleného programu. Připomínám také, že odpoledne se budeme věnovat bodu 490, což jsou ústní interpelace. Než přistoupíme k pevně zařazeným bodům, tak se ptám, zda má někdo zájem vystoupit k programu schůze s návrhem na změnu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se o snížení limitu takzvané vratky DPH zahraničním turistům, což je velmi zajímavý nástroj, jak motivovat turisty k nákupům, a tím i pomoci podnikatelům a zejména malým živnostníkům.

Víme, jak dlouho trvá legislativní proces, a my musíme být připraveni jak na dnešní dobu, tak i na budoucnost. A mohlo by to pomoct v cestovním ruchu. Takže ještě jednou vás prosím o podporu a zařazení. Děkuji. Hlásí se ještě někdo ke změně schváleného pořadu schůze? Nehlásí. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, aby se mohli zúčastnit hlasování... Nyní jsme v dostatečném počtu. Budeme tedy hlasovat o tom, abychom tisk 662 zařadili jako první bod po již pevně zařazených bodech, což znamená, že to bude třetí bod dnešního pořadu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 102, přihlášeno 74 poslanců, pro 29, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tento návrh má podporu všech organizací, které v oblasti cestovního ruchu působí.

To je předmět podnikání, kde neskončila krize. Tento návrh nepřináší žádné dramatické dopady do státního rozpočtu, a přesto zatvrzele jste proti pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Děkuji. To bylo vystoupení s přednostním právem. A nyní v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se budeme zabývat bodem 473.